Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, rozpočtového výboru, pan poslanec Roman Kubíček.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Hlasovací procedura bude poměrně jednoduchá, protože v počtu pozměňovacích návrhů přijatých rozpočtovým výborem se týká bod A1 až A79 a bod A81 až bod A85 legislativně technických úprav. Pouze bod A80 je bod, který se věnuje jmenování dozorčí rady daného orgánu.

Děkuji.

Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji předložil pan zpravodaj. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Nyní bych navrhl hlasování o bodu A80. Týká se to volby správního orgánu a rozdělení po určitém funkčním období tak, aby tento orgán byl v průběhu let funkční stále. Zahajuji hlasování o bodu A80. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Zahajuji hlasování o návrzích pod body A1 až A79 a A81 až A85. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?